A úplně na závěr bych rád upozornil, a musím říct, že je to opravdu šílený, a chci mluvit o zákonu o referendu.

Děkuju. Děkuji. Mám zde několik dalších přihlášek s přednostním právem z místa.

Prvně bych chtěl poprosit a navázat vlastně na pana předsedu, který informoval o zákonu v legislativní nouzi z dílny Ministerstva zdravotnictví.

Ano, hlasovatelný.

Jenom dodávám, že místopředseda vlády Karel Havlíček je tento týden služebně 8. a 9. 7. mimo Českou republiku, kdy zastupuje prezidenta republiky.

Takže tolik prosím mé návrhy, které v sobě částečně obsahují i to, co už tady zaznělo.

Já vám děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Jurečka, připraví se pan předseda Kováčik. Tak prosím. Vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, dobré dopoledne vám přeji.

Ale já bych tady chtěl navrhnout nový bod programu jednání Sněmovny a hned ho i zařadit pevně jako první bod dnešního jednání, a tím bodem je Informace vlády České republiky o poskytnuté pomoci zasaženým subjektům tornádem, domácnostem, obcím a firmám v regionu jižní Moravy.

Já nevnímám žádný hluk.